Pokud jde o onu bezpečnostní operaci Evropské unie, Evropská rada myšlenku této operace podpořila, Česká republika ji na Evropské radě podpořila. Souhlasím s vámi, že bez mandátu Rady bezpečnosti OSN taková operace možná není.

Opět, je to jedna z nutných reakcí na tu krizi. To znamená ta evropská bezpečnostní operace by měla být součástí celkové reakce Evropské unie na migrační krizi. Česká republika je opět připravena realizaci takové operace podpořit, ale musí ji zorganizovat Evropská komise, Evropská rada. My jsme připraveni na té operaci participovat finančně, popř. našimi experty, ale v každém případě to diplomatické jednání je nyní na vysoké představitelce Evropské unie pro zahraniční politiku paní Mogherini. Čili je to úkol pro ni, ona má mandát od Evropské rady. Evropská komise má k tomuto mandát. K čemu Evropská komise mandát podle mého názoru nemá, je předkládání systémů povinných kvót pro realokaci migrantů. Úplně přesně, pane premiére, děkuji vám. Jen velmi stručně. Děkuji za obsáhlou a vyčerpávající odpověď. Vnímám, že ta situace je mnohem komplikovanější, a očekávám, že se o tom podrobně budeme bavit či diskutovat dnes po 18. hodině. Za odpovědi týkající se těch dvou dotazů děkuji. Děkuji, takže to není doplňující otázka. V tom případě půjdeme dál a já požádám pana poslance Šincla o jeho interpelaci a připraví se paní poslankyně Váhalová. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Vážený pane premiére, na konci roku 2014 bylo ministrem financí mediálně prezentováno, že připraví přísný loterijní zákon, který takzvaně tvrdě zatočí s hazardem.

Také bylo avizováno, že bude obsahovat zvýšené sazby odvodů z loterií diferencované podle společenské nebezpečnosti 40 % technické zařízení neboli bedny, 35 % pro živé hry a 30 % pro ostatní. Za nějaký čas byly do mezirezortního řízení ovšem Ministerstvem financí zaslány sazby nižší 35 %, 30 a 25 %. Následně prostřednictvím poslance Ing. Volného pan Babiš poslal do Poslanecké sněmovny mininovelu loterijního zákona, která se jen maskuje jako poslanecká, kde tyto sazby klesly až na 25 %, jedinou pro všechny druhy loterií bez stupně společenské nebezpečnosti, aniž by bylo v tomto materiálu vysvětleno, proč došlo ke snížení těchto dříve medializovaných sazeb. Je to více než podivné, podle mého názoru. Následně byl ministrem Babišem představen nový loterijní zákon, který se bohužel jen tváří jako ten přísný, původně avizovaný jeho náměstkem Závodským před několika měsíci. Ten nový návrh je zcela bezzubý a je naopak parodií na tvrdý loterijní zákon. Tento návrh z dílny Ministerstva financí jde vstříc loterijní lobby.

Zajímal by mě prosím váš názor.

Vážený pane poslanče, vážení poslanci, vážené poslankyně, já chápu tu nervozitu z toho, že zatím nedorazil nový zákon o loteriích do Poslanecké sněmovny, ale po pravdě řečeno, Poslanecká sněmovna na nový zákon o loteriích čeká již řadu let, možná je to dokonce víc než deset let, a zatím se nepodařilo komplexní novou úpravu v této oblasti schválit. Zatím se to vždycky řešilo novelami, to znamená v minulosti byly přijímány novely.

Často ta povolení byla vydána fakticky, často byla vydána tzv. do zásoby. To znamená, je evidováno v těch obcích, které se rozhodly hazard svými vyhláškami omezit, zakázat, velké množství platných povolení a v tuto chvíli probíhá určitý zápas o to, aby Ministerstvo financí co nejvíce zrychlilo odnímání těchto platných povolení tak, aby to bylo v souladu s příslušnými vyhláškami obcí. Druhá rovina problému, tu vy jste popsal, to je debata o novém loterijním zákonu. Dobrá zpráva je, že ten návrh už dorazil do Legislativní rady vlády, to znamená ten návrh, který byl avizován před loňskými komunálními volbami, na jaře letošního roku dorazil do Legislativní rady vlády. V tuto chvíli ho rada bude projednávat. Předpokládám, že bychom ten zákon mohli tedy, doufejme, někdy v polovině roku projednat i na úrovni vlády, pokud všechno dobře půjde, a poslat ho do Poslanecké sněmovny. Určitě povedeme debatu o těch opatřeních a o těch změnách, ke kterým v návrhu zákona v mezičase došlo. Souhlasím s tím, co jste říkal, že ten návrh byl na začátku velmi ambiciózní a představoval dramatická opatření proti hazardu, zejména pokud jde o loterijní terminály a hrací automaty. To znamená, tak jak byl prezentován Ministerstvem financí před komunálními volbami, tak byl velmi restriktivní a v okamžiku, kdy byl teď odeslán do vlády, tak je méně restriktivní. To znamená, v rámci připomínkového řízení Ministerstvo financí z některých svých opatření slevilo. To ale neznamená, že by se některá z těch opatření nemohla ještě do zákona vrátit. My jsme o tom vedli debatu v koalici. Diskutovali jsme např. o opatření, které říká, že po určité době hry by vždycky měla následovat přestávka.

Myslím, že stojí za to, aby se třeba přestávka do té legislativní úpravy vrátila, a bude se určitě diskutovat, jak dlouhá, po jaké době, ale je to jedno z těch témat, která bychom chtěli ještě otevřít během projednávání ve vládě. Stejně tak si myslím, že by stálo za to, aby se prodebatovala otázka maximální částky, kterou lze prohrát v nějakém časovém limitu. To, co si myslím, že je zajímavé z pohledu zákona, jsou hráčské karty, které by vlastně měly umožnit určitou evidenci hráčů a vyloučit z her na automatech lidi, kteří budou spadat do zákonem definované kategorie, např. těch, kteří mají problémy s patologickým hráčstvím. Takže ano, ten návrh, tak jak přišel z Ministerstva financí, je mnohem méně ambiciózní, než byl ještě před komunálními volbami a budeme chtít o něm debatovat a budeme se snažit na vládě tam ještě některá rozumná opatření do zákona zakomponovat.